Pan poslanec Martin Novotný.

Pan poslanec Ladislav Okleštěk. Pan poslanec Zdeněk Ondráček. Pan poslanec Miroslav Opálka. Paní poslankyně Jana Pastuchová. Paní poslankyně Gabriela Pecková. Paní poslankyně Marie Pěnčíková. Pan poslanec Miloš Petera. Pan poslanec Jiří Petrů.

Pan poslanec Ivo Pojezný.

Pan poslanec Jiří Pospíšil.

Pan poslanec Jiří Skalický.

Pan poslanec Bohuslav Sobotka.

Pan poslanec Zbyněk Stanjura.

Pan poslanec Milan Šarapatka.

Pan poslanec Ladislav Šincl.

Pan poslanec Jiří Štětina.

Paní poslankyně Dana Váhalová.

Pan poslanec Jiří Valenta.